Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych tady stručně připomenul, že hlavním cílem tohoto návrhu je transpozice nové směrnice Evropské unie proti praní peněz a financování terorismu, která byla přijata v květnu 2015. Implementační lhůta je červen 2017.

Hlavními změnami v systému opatření proti praní peněz a financování terorismu jsou: zavedení principu hodnocení rizik do všech stupňů systému boje proti praní peněz a financování terorismu, snížení částky hotovostní platby, při níž musí každý podnikatel identifikovat svého klienta, zahrnutí téměř všech druhů provozovatelů hazardních her mezi povinné osoby a v neposlední řadě zřízení rejstříku skutečných majitelů právnických osob. Ještě bych rád krátce zareagoval na diskusi, která probíhala v rámci prvního čtení, konkrétně na problematiku politicky exponovaných osob. Politicky exponovanou osobou je osoba ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, což pochopitelně není běžný úředník, byť na stranickém sekretariátu nebo na ministerstvu. V příslušném ustanovení návrhu uvedený výčet funkcí je demonstrativní a je zde uveden pouze pro základní orientaci, přičemž musí zohledňovat mezinárodní přesah této definice.

Rozpočtový výbor jako garanční návrh doporučil ke schválení. Dovoluji si vás proto požádat o podporu návrhu při dalším projednávání. Já děkuji panu ministrovi.

Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Karla Fiedlera, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Po zprávě předkladatele, která byla poměrně kompaktní a sdělila vše podstatné a potřebné k této novele, kterou projednáváme, mohu sdělit to, že i na půdě rozpočtového výboru, který projednával tento sněmovní tisk jako garanční výbor, nebyly zásadní připomínky a výhrady k tomuto, a předložené pozměňovací návrhy, které byly doručeny rozpočtovému výboru, podpořil.

Všechny tři pozměňovací návrhy, které naleznete v systému, jsou víceméně upřesňující texty, které zpřesňují výklad jednotlivých odstavců zákona tak, aby nedocházelo k nejasnému výkladu, nebo jsou na bázi legislativně technických poznámek. Předpokládám, že k těmto pozměňovacím návrhům budou přednesena stanoviska a odůvodnění v podrobné rozpravě. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Dana Váhalová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Velmi vítám projednávání tohoto vládního návrhu zákona. V průběhu několika zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy se na mne jako na vedoucí české parlamentní delegace obrátil výkonný tajemník Moneyval, výboru Rady Evropy, který se zabývá bojem proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Informoval mě o skutečnosti, že téměř všechny jurisdikce kriminalizují financování terorismu jako zvláštní trestný čin a Česká republika patří jako jediná evropská země na seznam zemí s nedostatečnými opatřeními v boji proti financování terorismu.

V rámci této návštěvy se uskutečnil dialog mezi zástupci Moneyvalu ohledně implementace doporučení z posledního hodnocení České republiky z roku 2011. Setkali se s ministrem spravedlnosti Pelikánem, zástupcem Nejvyššího státního zastupitelství včetně nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, s představiteli finančního analytického útvaru, který vede českou delegaci při výboru Moneyval a na půdě parlamentu s předsedou ústavně právního výboru Jeronýmem Tejcem.